Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat.

Kdo je proti?

Ani tento návrh nebyl přijat.

Kdo je proti?

Tento návrh přijat nebyl.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Dále je zde návrh pana poslance Bendla.

Kdo je proti?

Návrh přijat nebyl.

Kdo je proti?

Návrh přijat nebyl.

Byl by to fakticky bod 13.

Kdo je proti?

Návrh přijat nebyl.

Kdo je proti?

Návrh přijat nebyl.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.

Kdo je proti?

Tento návrh přijat nebyl. Dále je zde návrh pana předsedy Michálka, abychom zařadili nový bod na pořad této schůze s názvem Omluva předsedy vlády za nepravdivé výroky. Může být?

Kdo je proti?

Tento návrh přijat nebyl.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Mám to dobře?

Kdo je proti?

Tento návrh přijat nebyl. Bude kontrola hlasování.

Tak prosím, máte slovo.